A nežádám, aby se hlasování opakovalo, jenom prosím pro záznam.

Nicméně berte to tak, že já jsem jenom uvedl konkrétní případ, který se týká obecně havárií, a že to je povinnost kraje a kraj na to musí vždycky v rozpočtu mít vyčleněné prostředky. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl krátce zareagovat, mně trošku tady z toho, co říkala paní ministryně ohledně těch průvodců, vylezlo takové skoro heslo na billboardy: Průvodci do škol!

A já vám přečtu, co mi píše paní, kterou jsem si zjistil, že existuje, ten email, je to konkrétní osoba. Ze včerejška.